Děkuji paní zpravodajce. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které mám také přihlášku paní poslankyně Aleny Nohavové. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Není tomu tak. Padl ale návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, který je potřeba ve druhém čtení odhlasovat. O zkrácení lhůty k projednání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 4, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Tím jsme vyčerpali všechny body, které bylo možné projednat.